Připravit příručku, jak předat rodinnou firmu další generaci splněno. Realizovat další kroky jako přístup k financím. Jednodušší rozjezd. Stát musí zájemcům o živnostenské oprávnění jejich podnikatelský start maximálně usnadnit. Úkoly: zařídit pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana splněno.

Firmu je dneska možné založit online během několika desítek minut, včetně registrace k daňovým povinnostem.

Dále v balíčku pro živnostníky jsou změny v zákonech jen dvakrát ročně.

Úkoly: provést důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnotit jejich vliv na výši obecné sazby daně, to bude 2020.

Jednotná databáze formulářů. Úkoly: shromáždit všechny formuláře pro podnikatele na jednom místě splněno.

Úkoly: zprovoznit informační systém pro podnikatele PES Hospodářské komory České republiky, ve kterém snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě splněno. Připravit nové webové stránky pro podnikatele byznysinfo, které otestují sami podnikatelé a živnostníci, připraveno, bude to od ledna 2020. Za další, omezení statistických průzkumů.

Za další, jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy. Nyní je prioritou pomoci malým podnikatelům a živnostníkům.

Naše úkoly: zavést systém, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. To je samozřejmě otázka, jak dopadne ta rekodifikace stavebního zákona.

Samozřejmě v rámci projektu nebo Ministerstva průmyslu to nejdůležitější je inovační strategie, to je ten projekt Česká republika země pro budoucnost. My jsme skutečně navýšili rekordně investice do českého výzkumu a vývoje.

Tento projekt realizuje Technologická agentura České republiky. Letos v březnu vešla v platnost také novela pro pravidla daňových odpočtů na výzkum a vývoj, změnil se tak celý proces uplatňování odpočtů a důraz byl kladen především na snížení jeho administrativní náročnosti.

Dále co se týká inovační strategie, na začátku tohoto školního roku se žáci druhého stupně na vybraných školách poprvé seznámili s novým předmětem technika.